To, co samozřejmě dále přináší tento návrh zákona i po schválení upřesnění rozpočtovým výborem jako komplikaci, je povinnost, že na veškeré dotace, které budou vypláceny obcemi nebo kraji, musí být uzavřena veřejnoprávní smlouva bez ohledu na to, zda jde o 500 korun, anebo třeba 50 milionů. Přesto bych vás chtěl, vážené kolegyně a kolegové, požádat, abyste podpořili usnesení rozpočtového výboru, protože je v mezích toho, co aspoň odpovídá základním připomínkám Svazu měst a obcí. Proto vás žádám o podporu tohoto návrhu rozpočtového výboru. Vystoupil jsem i z toho důvodu, že kdyby se totiž podpořil návrh pana poslance Bezecného, tak se už nemůže podpořit návrh rozpočtového výboru, protože tyto dva návrhy jsou neslučitelné, takže proto jsem považoval za nutné vystoupit i v rozpravě před třetím čtením. Já vám děkuji, pane poslanče. Táži se, zda se ještě někdo další hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě rozpravu končím a táži se, zda si pan navrhovatel vezme závěrečné slovo. Pan zpravodaj? Také nechce závěrečné slovo. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Máte slovo. Dobré dopoledne. Dámy a pánové, vážený pane předsedající, dovolte, abych vás seznámil s návrhem postupu hlasování o tomto zákonu. Máme zde k hlasování čtyři pozměňovací návrhy.

Pod písmenem B je pozměňovací návrh rozpočtového výboru, o kterém před chvílí hovořil pan kolega Vilímec. Pod písmenem C je pozměňovací návrh poslance Zemánka, což jsou formální úpravy. A za čtvrté je pozměňovací návrh pana poslance Bezecného pod písmenem D, který zde zdůvodňovala paní poslankyně Langšádlová. Navrhuji tuto proceduru: hlasovat po bodech a přitom navrhuji spojit do jednoho hlasování vždy body jednotlivých pozměňovacích návrhů, které spolu věcně souvisí, a to takto: Za prvé hlasovat pozměňovací návrh A, což je výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Za třetí hlasovat pozměňovací návrh C poslance Zemánka a na závěr hlasovat o návrhu zákona jako celku. Chtěl bych se zeptat, jestli je potřeba vysvětlit něco k proceduře. Má někdo protinávrh proti navrženému postupu při hlasování? Není tomu tak.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Nyní přistoupíme k hlasování o jednotlivých návrzích. Máte slovo, pane zpravodaji. Za prvé pozměňovací návrh výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Doporučuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Za druhé pozměňovací návrh rozpočtového výboru.

Kdo je proti návrhu?

Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat. Nyní bychom hlasovali pro D1 a D3, části pozměňovacího návrhu pana poslance Bezecného. Postoj kladný.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat. Nyní bychom hlasovali pro pozměňovací návrh poslance Zemánka. Postoj kladný.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. O všech návrzích bylo hlasováno a nyní tedy přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.